To je krása, že jste to takhle odprezentoval, ale samozřejmě to není žádný pozitivní parametr a není to vaše zásluha.

No, nemá to obrovský dopad.

15 % státního dluhu jsme si půjčili a ještě jsme dostávali peníze za to, že nám někdo půjčil, což je neuvěřitelné, ale zkrátka finanční trhy tak fungují.

Zdravím důchodce do Ostravy, který... na moje doporučení si to koupil jeden, 100 tisíc korun, a těch 12 miliard úroků dostali lidi, pane ministře, lidi!

A proč?

My jsme byli menšinová vláda. Nás stále někdo vydíral. Komunisti stále něco chtěli, tam chtěli, ano, takže my jsme neměli.

Nebo jste ještě pravice? Takže mluvíte každá strana jinak.

A každý něco.

Takže já tomu rozumím, ta vaše...

A vy mluvíte o tom, že snížíte provozní výdaje a úspory na straně státu. Úspory.

Tam, co sedí.

Tak to by byla úspora, ne?